Děkuji za slovo.

Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka přijatý výborem pro životní prostředí je obsahově rozsáhlý a netýká se problematiky elektrických a elektronických zařízení, ale obsahuje zcela zásadní změny dalšího směřování odpadové legislativy v České republice, jako např. zákaz skládkování k určitému datu a zvyšování poplatků za ukládání odpadu na skládky nebo zavádění povinného třídění bioodpadu v obcích.

Ústavní soud se vyjadřoval k otázce legitimity pozměňovacích návrhů několikrát a i na základě nálezu Ústavního soudu se nedá takový pozměňovací návrh považovat za nelegitimní. Pozměňovací návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy nestandardním legislativním postupem tím, že obchází řádný legislativní postup. Tedy nemohlo proběhnout řádné připomínkové řízení a nemohla se k tak zásadním změnám ani vyjádřit vláda. Tento postup je legislativně netransparentní a je v rozporu s vašimi předvolebními sliby. Tím, že je snaha prosadit změny pouhou formou pozměňovacího návrhu, není řádná důvodová zpráva a o smyslu některých navrhovaných změn se lze pouze dohadovat, nejsou ani řádně vyjádřeny ekonomické dopady např. na obce.

Podle plánu legislativních prací vlády má být v září předložen věcný záměr nového zákona o odpadech. Proč se to tedy řeší nyní, narychlo a bez řádného projednávání? Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji paní poslankyni. Dále se s přednostním právem přihlásil pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím... Haló, pane ministře, prosím, přihlásil jste se s přednostním právem. Prosím máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám jenom chtěl říct v návaznosti na to, co říkala paní kolegyně Havlová, že jsme vzali v úvahu celou debatu, která se vedla v rámci druhého čtení, celou řadu dalších debat s odborníky a i po dohodě s kolegou Oklešťky... s kolegy Oklešťky ... Brabenec ... S kolegou Oklešťkem a i dalšími kolegy jsme se rozhodli, že nepodpoříme pozměňovací návrhy. A budeme v odborné debatě o těch klíčových věcech, u kterých ale jinak nepochybuji o tom, že jsou správně, a budeme je prosazovat dál, ale že v té odborné debatě budeme pokračovat. To znamená, dnes za poslanecký klub ANO mohu říci, že nepodpoříme pozměňovací návrh ani pana kolegy Oklešťka ani pana kolegy Böhnische, které směřovaly k těm klíčovým změnám.

Děkuji, pane ministře. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Děkuji za slovo. A chtěl bych říct, že souhlasím s tím, že tato diskuse musí probíhat komplexně a má být komplexně taky řešena v zákonu o odpadech, který ministerstvo chce předložit, tuším, na podzim letošního roku jako věcný záměr.

Děkuji panu poslanci. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo. Já nebudu děkovat panu ministrovi, protože se přiznám, že v tomhle případě, jak se zachoval... Já jsem v něm viděl jednu z největších nadějí této vlády a jsem zklamán.

Pan ministr tady říkal, že stanovisko Svazu měst a obcí je kladné. To znamená, nějaké užší vedení tam podepsalo skutečně kladné stanovisko.

A myslím si, že bohužel je to zcela zbytečná šmouha na vaší kariéře. Děkuji panu poslanci Laudátovi.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navzdory tomu, že po dohodě zřejmě nakonec projdou jenom pozměňovací návrhy, které se bezprostředně týkají původní novely, tedy elektrošrotu, tak pro ten velmi teoretický případ, že by nakonec prošel třeba můj pozměňovací návrh, si dovolím načíst jednu legislativně technickou poznámku. Týká se bodu B13 a ten se týká účinnosti novely a pozměňovacích návrhů, které jsem předložil. Pozměňovací návrh B9 do novely začleňuje nový bod.